Nejprve budeme hlasovat o návrhu, na kterém se shodlo dnešní grémium.

Je někdo proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je pro?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Tím pádem ale návrh pana poslance Raise už nebudeme hlasovat, už máme pevně zařazeno.

Kdo je pro zařazení nového bodu? Kdo je proti? Hlasování číslo 154, přihlášeno 180, pro 25, proti 52. Bod nebyl zařazen. Druhým bodem k zařazení je projednání petice Zdravého fóra. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Ferjenčík navrhuje zařazení nového bodu Konec likvidace českého maloobchodu. Kdo je pro zařazení nového bodu?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pan poslanec navrhuje tento bod zařadit jako druhý bod programu ve čtvrtek tento týden.

Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl.

Kdo je pro? Pan poslanec Čižinský požádal o odhlášení všech. Prosím o opětovné přihlášení.

Zopakuji návrh.

Kdo je pro?

Kdo je proti? Návrh byl přijat.

Kdo je pro?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Toto je tedy nový bod? Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 161, přihlášeno 171, pro 84, proti nikdo. Nový bod zařazen nebyl. Dalším návrhem paní poslankyně Hyťhové je zařazení nového bodu s názvem Podmínky vstupu do škol. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti?